Vyjma parlamentních kapitol. K nejvýraznějšímu navýšení platů, a to o 9,9 %, dochází u platů státních zástupců a soudců, a to zejména vlivem navýšení platové základny pro výpočet platů. U státních zástupců se jedná o 2,7násobek a u soudců o trojnásobek průměrného platu v nepodnikatelské sféře na základě rozhodnutí Ústavního soudu. Do výdajů na platy jsou zahrnuty i prostředky na odměňování v rámci projektů a programů Evropské unie včetně technické asistence, kryto příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů, a to ve výši 1,51 mld. Kč, a související jednorázové navýšení počtu zaměstnanců o 2 688. Výdaje na výzkum, vývoj a inovaci jsou zahrnuty v celkovém objemu 34,9 mld. včetně EU prostředků.

Oblast školství a sportu.

Na program Rozvoj výukových kapacit základních a mateřských škol zřizovaných územně samosprávními celky je určena částka 200 mil. Kč.

Do této částky je zahrnuto i zvýšení o 800 mil. Kč na podporu sportovní reprezentace a všeobecné sportovní činnosti.

Oblast kultury. Dotace na filmové pobídky pro Státní fond kinematografie jsou rozpočtované ve výši 500 mil. Kč.

Oblast dopravy.

Obrana a bezpečnost.

Průmysl.

Posíleny byly výdaje na ochraňování ropných produktů a zvýšeného objemu ochraňovaných potravin v souvislosti s událostmi na Ukrajině.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře, a prosím pana zpravodaje pana poslance Votavu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, vládo.

Rozpočtový výbor tedy doporučuje